To je určitě slovo, které je mi vlastní také, ale ta solidarita musí jít oběma směry. Ta solidarita musí být jak ke starším občanům, ale solidární musíme být i k našim dětem a generaci mladší, které také potřebují důchody, které také budou potřebovat žít v České republice, která bude generovat nějaké veřejné statky, to znamená, že bude mít rozpočty alespoň trochu v pořádku. I proto tady dneska na té schůzi jsme, i tuto solidaritu musíme mít na paměti.

Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Vážené dámy, vážení pánové, vážení páni ministři, já bych chtěl tady upozornit na jednu věc, reagovat na pana ministra Jurečku.

My budeme přidávat mnohem méně těm, kteří se v životě snažili, pracovali, studovali a měli třeba dvě zaměstnání, a oni mají ten důchod vyšší. Těm budeme přidávat mnohem méně než těm ostatním. Zároveň ubereme úplně všem. To znamená, má to v podstatě jakýsi dvojí efekt. Ubereme všem, i těm nízkopříjmovým, a ti, kteří se snažili, pracovali, tak těm v podstatě ubíráme více. Myslím si, že to je špatně.

Děkuji za pozornost.

Já děkuji za slovo, paní předsedající. Koukám, pan Michálek už asi odešel, prostřednictvím paní předsedající.

Myslela jsem tím, že pan ministr mi na to odpoví. Ukazoval... Nemáte na mě mluvit, pane ministře! Zákon je jednoznačně daný, co musíte udělat. Ale já jsem měla otázku. Říkala jsem vám tady předběžnou opatrnost. Proč jako ministerstvo jste ten zákon nedali do mezirezortního připomínkového řízení v minulém roce? To byla moje jedna otázka. Protože jste čekali po volbách. Tomu rozumím, tak mi to tady aspoň řekněte na ten mikrofon. Čekali jsme po volbách, tak proto jsme nebyli a žádnou předběžnou opatrnost jsme prostě neměli.

To byla vaše slova. A vy tady dneska okrádáte důchodce!

To je také strašně důležité, jak se ten člověk potom uživí, a zda se tedy jedná o ty lidi, kteří bohužel vykonávali činnosti, kde skutečně ta finanční hodnota není tak vysoká, a proto mají nízké důchody, anebo ty byli lidé, kteří se pro to rozhodli, třeba OSVČ, kteří neplatili a teď by chtěli mít vysoké důchody.

Tak to tak nedělejte. Měli jste na to dostatek času, ten jste zkrátka promarnili, teď to za cosi schováváme.

Děkuji za slovo, paní předsedkyně. No, pan předseda Michálek tady není.

Je to z důvodové zprávy zákona, který...

Tak se na to podívejme.

Těch 40 korun, kdy valorizovalo se za dua Nečas Kalousek, a všem ostatním bere.

No a to je ono. To má chránit právě tyto seniory před touto inflací. To má chránit. A to není nic, čím byste vyřešil strukturální deficit, to není nic, čím byste vyřešil nějakou parametrickou změnu důchodové reformy. Je to jenom o tom, že jim to prostě chcete vzít, protože potřebujete v rozpočtu zalepit díru, kterou jste si tam nechali, a čekali jste, až to po volbách budete moct otevřít. Tak si to přiznejte.

Já děkuji za slovo, paní předsedkyně.

A všichni lidé, kteří mají invalidní důchod, už vůbec na takový důchod nedosáhnou.

To je jedna věc. Pak druhá věc, bych poprosila.

Tak pokud by vláda byla a chovala se jako odpovědný hospodář, tak nebudeme mít inflaci 17,5 % a nebudeme tady muset řešit ani tuto problematiku s důchody. A pak na pana poslance Michálka, vaším prostřednictvím, paní předsedkyně. Mezigenerační sounáležitost je opravdu za vaší vlády úplně nejhorší. Já jsem na to upozorňovala už před 14 dny, kdy jsem interpelovala pana ministra Jurečku.